A my zopakujeme hlasování, je myslím každému jasné, že jde o návrh celého usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji opět, že návrh usnesení byl schválen.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu na vyřazení zbývajících bodů schůze. Kdo je pro?